Takže tolik zatím návrh.

Je to jenom drobná změna, aby to mělo nějakou logiku. Poprosím pana zpravodaje.

Pochopili všichni pana zpravodaje a jeho návrh na proceduru? Já to nechám odsouhlasit. Zahajuji hlasování.

Hlasování pořadové číslo 127. Návrh byl přijat.

Ano prosím? Děkuji. Přistoupíme k jednotlivým návrhům. Prosím pana zpravodaje.

Stanovisko pana ministra je nesouhlasné. Zahajuji hlasování.

Hlasování pořadové číslo 129. Přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 32, proti 47. Další návrh?

Stanovisko pana ministra? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro?

Hlasování pořadové číslo 130. Přihlášeno 98 poslankyň a poslanců, pro 95, proti nikdo. Děkuji.

Stanovisko pana ministra?

Hlasování pořadové číslo 131.